Zatím žádnou takovouto informaci nemám. Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Adamová od půl třetí do páté hodiny pracovní důvody, pan poslanec Andrle Sylor zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek od půl třetí z pracovních důvodů, paní poslankyně BebarováRujbrová zahraniční cesta, pan poslanec Čihák od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Fiala zahraniční cesta, pan poslanec Fiedler zahraniční cesta, pan poslanec Holeček zahraniční cesta, pan poslanec Holík Pavel zdravotní důvody, paní poslankyně Hubáčková zahraniční cesta, pan poslanec Huml zdravotní důvody, paní poslankyně a místopředsedkyně Jermanová pracovní důvody, pan poslanec Karamazov zahraniční cesta, pan poslanec Kádner zdravotní důvody, paní poslankyně Konečná od 10. hodiny z osobních důvodů, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková pracovní důvody, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Ploc zahraniční cesta, pan poslanec Plzák zahraniční cesta, pan poslanec Pražák od 14 hodin pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg zahraniční cesta, pan poslanec Votava pracovní důvody, paní poslankyně Wernerová osobní důvody. Ze členů vlády se omlouvá pan místopředseda Bělobrádek od 14 hodin zahraniční cesta, pan ministr Brabec z dopoledního jednání pracovní důvody, pan ministr Herman zahraniční cesta, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický z odpoledního jednání z pracovních důvodů a paní ministryně Válková od druhé hodiny pracovní důvody.

A ještě připomínám, že odpolední jednání zahájíme v půl třetí, a to pevně zařazeným bodem číslo 51. Nyní zde mám několik přihlášek. První byl přihlášen pan ministr obrany Martin Stropnický, kterému teď udělím slovo. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si navrhnout zařazení jako první bod stanovisko Poslanecké sněmovny České republiky k NATO. Ano. Jako první bod dnešního jednání. Potom jsem ještě viděl přednostní právo pana předsedy klubu sociální demokracie. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já si vzhledem k průběhu včerejší schůze dovolím navrhnout ještě jednu změnu v dnešním programu, a to pevné zařazení bodu 61, tisk 85, třetí čtení, za pevně zařazený bod 6|0, tisk 84. Ano, děkuji. Pan předseda klubu Kováčik? Nikoliv. Nyní tedy ještě písemně přihlášení pan poslanec Ženíšek, potom pan poslanec Klučka. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Pan poslanec Klučka má slovo. Děkuji vám, pane předsedo.

Ono se včera nepovedlo tyhle ty smlouvy projednat, takže mi dovolte, abych vás zdvořile poprosil o jejich zařazení na zítřek, 15. 5., po písemných interpelacích. Jsou to programové body 30, 31, 42, 43 a 44. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit ke změnám pořadu schůze. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Tím prvním hlasováním bude zařazení nového bodu, který navrhoval pan ministr obrany.